Zkrátka strategická komunikace, komunikace s každým člověkem, který tady žije, je úplně základním předpokladem pro zvládnutí této krize.

To znamená, že velká část společnosti odmítá spolupracovat.

A je mnoho dobrých praxí, které jsme mohli přijmout.

Pokud vám lidé nebudou věřit, nebudou vám rozumět a nebudou se odpovídajícím způsobem chovat, tak žádná opatření nebudou fungovat, a proto z tohoto místa velká prosba. Na každém z nás záleží na tom, jestli budou otevřené školy, jestli budou otevřené obchody, protože jedna věc je, co se stane dneska.

Ne kvůli vládě, ale kvůli sobě navzájem, protože ty dopady jsou opravdu mimořádně vážné. Děkuji. Děkuji vám, paní poslankyně.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, milé dámy, vážení pánové, dnešní jednání je velmi dlouhé, ale jak už zde bylo řečeno, a právě před nedávnou dobou, téměř v jeho závěru, spoustu věcí jsme byli schopni dnes probrat a spousta věcí se dnes možná stala poprvé. Je jasné, že si všichni uvědomujeme, že situace je složitá. Všichni jsme se shodli na tom, že je vážná, a ať už se dnes bude hlasovat jakkoliv, všichni jsme se shodli na tom, že to nemá být signál k tomu, že bychom měli přestat dodržovat nastavená opatření. Jinak by se situace stala opravdu kritickou. Rád bych znovu zmínil, že nouzový stav je jen technický způsob, kterým lze účelně a zákonně umožnit potřebná opatření. Je pravda, že jiné cesty jsou, ale jsou složitější a méně efektivní. Navíc by znamenaly extrémní zátěž pro kraje a hejtmany a zdá se, že bychom se stejně poté, co by byl ve všech krajích vyhlášen stav nebezpečí, zde sešli opět k vyhlášení nouzového stavu. Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství na tom už začaly pracovat. Víme, že musí pokračovat vakcinace. Víme, že musíme do dvou týdnů předložit pandemický zákon. Víme, že spolu chceme mluvit o tom, jak upravit stávající opatření, i že chceme schválit rozpočet a kultivovat kompenzace. Myslím, že jsme dnešek strávili velmi smysluplně, a znovu vás jako nestraník a lékař poprosím o to, abychom spolu našli cestu, jak dnes podpořit prodloužení nouzového stavu.

Proto vás chci tak, jako na začátku dnešního dne, moc poprosit o to, abyste rozhodli správně. Děkuji, pane ministře.

Děkuji, pane předsedající.